Děkuji.

Ale stávající situace si to vyžaduje, tak zkusme to prosím opravdu projednávat věcně. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Opět navrhuji omezení doby v obecné a podrobné rozpravě pro jednoho poslance na jedno vystoupení a pět minut. Děkuji.

Současně předpokládám, že po druhém čtení bychom tento návrh přerušili a posunuli se k dalšímu návrhu pana ministra, a poté zase měli třetí čtení za sebou, tak jak to bylo původně dohodnuto.

Kdo je pro?

Konstatuji, že návrh byl přijat, takže jsme dobu promluvy zkrátili na pět minut.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. I pan ministr Havlíček ho zde zmiňoval.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám jenom krátce představila pozměňovací návrh, který za SPD předkládám. Obdobně jako u vládního návrhu týkajícího se pronájmu prostor určených k bydlení navrhujeme, aby byli pronajímatelé právnické osoby nemovitostí a prostor určených k podnikání oprávněni vyloučit ze základu daně z příjmu právnických osob ty pohledávky z nájemného, které se staly v tzv. rozhodné době vymezené návrhem zákona splatnými, ale nebyli nájemci fakticky uhrazeny. Tyto pohledávky tedy navrhujeme přesunout do základu daně z příjmu právnických osob až za ten kalendářní rok, v kterém dojde k jejich reálnému uhrazení.

Daň z přidané hodnoty by tak byla zahrnuta mezi zdanitelná plnění až v období, kdy fakticky dojde k přijetí platby. Hlavním smyslem úpravy je snaha předejít tomu, kdy se v důsledku až dvouletého odkladu plateb nájemného ze strany nájemců pronajímatelé prostor určených k podnikání dostanou do situace, kdy budou povinni z těchto fakturovaných plateb hradit daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty, přičemž jim nebude nájemné fakticky dlouhodobě zaplaceno. Pronajímatel prostor tak fakturované nájemné bude muset zdanit, přičemž je ale fakticky neobdrží, což je další výrazný zásah do jeho hospodaření, který jej může dostat do vážných existenčních potíží a vést až k likvidaci jeho firmy. Náš pozměňovací návrh by umožnil pronajímatelům odložit zdanění neuhrazeného nájemného a odvod daně z přidané hodnoty až do doby jeho reálné úhrady a dal by jim tak alespoň šanci toto nelehké období ekonomicky přežít. Děkuji.